První je interpelace na ministra vnitra Milana Chovance, který odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka ve věci vybavení policistů SPJ hlavního města Prahy. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 741. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance.

Děkuji vám. Děkuji, paní předsedající. Interpelující poslanec je přítomen, je přítomna i většina klubu KSČM, takže bychom mohli o návrhu hlasovat, i když vidím, že kvorum není dostačující vzhledem k nepřítomnosti pana ministra. Požádám tak jako minule o přerušení této interpelace i té druhé interpelace, která bude následovat, do jeho přítomnosti. Takže žádám o přerušení projednávání.

Je přerušená, ale do přítomnosti pana ministra, nicméně nebudeme o tom hlasovat, pozdržíme ji do přítomnosti pana ministra. Myslím si, že stejný případ... V pořádku, je to tak... V tuto chvíli tedy rozpravu beru zpět, uzavírám a tento bod je přerušen do přítomnosti pana ministra. Děkuji... I ta vaše druhá interpelace je to samé . Pak je zde interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury ve věci personálního obsazení dozorčích rad státních podniků.

Ten zde není. Tudíž i tuto interpelaci odkládám. Přistoupíme k další interpelaci a to je interpelace na místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci daňového výběru.

Tudíž i tuto interpelaci odkládám do přítomnosti pana ministra.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 778. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky.